Zatím mám vyčerpány všechny přihlášky do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Paní veřejná ochránkyně práv? Paní zpravodajka?

Děkuji. Jenom dvě konkrétní poznámky.

Já mohu potom přezkoumat, zda vyřízení stížnosti bylo řádné, úplné, přiléhavé. Chci říci, že je to sice nepřímý způsob, ale také je to vlastně příspěvek k naplnění práv pacientů a dáváme často nějaká doporučení krajským úřadům, které jsou tou druhou instancí, jak postupovat.

To bylo závěrečné slovo paní ombudsmanky. Otevírám podrobnou rozpravu, do které se hlásí paní poslankyně Válková. Děkuji, pane místopředsedo.

Ano, děkuji. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Zahradník, po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Feri. Prosím, máte slovo.

Tím pádem odešel ze své funkce ombudsmana na Ministerstvu školství.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Další faktická poznámka pan poslanec Munzar. On mě pan kolega Feri předběhl, já jsem to chtěl paní ombudsmance připomenout. Paní veřejná ochránkyně práv v podrobné rozpravě.

Prosím, máte slovo. Hlásí se prosím ještě někdo do podrobné rozpravy? Pokud tomu tak není, podrobnou rozpravu končím.

Prosím, pane poslanče.

Dále je přihlášen pan poslanec Holík. Máte slovo, pane poslanče. Vážená paní ombudsmanko, vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové.

Ještě jednou se ptám, zda se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Pokud ne, tak tentokrát ji ukončuji definitivně. V podrobné rozpravě načetla zpravodajka petičního výboru paní poslankyně Helena Válková usnesení, o kterém budeme hlasovat. Předtím se ještě zeptám, zda je zájem o závěrečné slovo ze strany paní veřejné ochránkyně práv, nebo paní zpravodajky. Není zájem o závěrečné slovo.

Zahajuji hlasování o navrženém usnesení. Kdo je pro?

Kdo je proti? Přihlášeno 149 poslanců, pro 89, proti 22. Návrh usnesení byl přijat. Děkuji veřejné ochránkyni práv, děkuji paní zpravodajce. Končím projednávání tohoto bodu.